Děkuji vám za projednání školského zákona ve výborech i na plénu i za věcnou debatu napříč politickým spektrem. Děkuji vám a prosím vás o podporu vládního návrhu.

A prosím i vaše stranické kolegy, aby se konečně ztišili.